Nikoho nevidím, rozpravu končím. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já budu velice stručný.

A i z tohoto důvodu jsem nechtěl, aby byla zkracována lhůta pro projednání věci ve výborech. Myslím, že při standardní lhůtě tam budeme mít dost času, abychom se nad těmi věcmi ještě pobavili a vysvětlili si je a popřípadě ty věci ještě drobně upravili.

Doufám, že se to nikdy nezmění. To může jenom policie v rámci nějakého konkrétního podezření. A je vám jasné, že to je velmi složité v oblasti justice. Takže i z tohoto důvodu, pozorujemeli nějaký systemický korupční potenciál, který se někde kumuluje, tak je lepší, abychom ten korupční potenciál odstranili, to je dobrá praxe všeobecně. Nemyslím si, nebo jsem přesvědčen o tom, že tím nedojde k nějakému narušení možné specializace, protože koneckonců ve všech ostatních okresech mimo Prahu, na každém okrese se soudí tyhle trestné činy, aniž by to vedlo k nějakému problému z hlediska specializace. Takže myslím, že tenhle návrh je prospěšný. Pak už jenom poslední poznámka.

A jenom obecná poznámka k tomu, co říkal pan poslanec Benda. Víte, my se prostě snažíme, abychom naše návrhy zákonné úpravy prováděli zodpovědně a v respektu k právní stabilitě. To znamená ne nějaké spektakulární velkohubé změny všeho, hlavně aby se to změnilo, ale raději drobnější změny tam, kde je to potřeba, a zachovávání stability všude, kde to jde. Děkuji panu ministrovi. Myslím, že v rozpravě nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat na zamítnutí nebo na vrácení. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Než budeme hlasovat, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Není tomu tak.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 50.